Schůze byla přerušena těsně před ukončením hlasování. Zbývá nám několik doprovodných usnesení. Já poprosím paní zpravodajku, aby nás provedla zbytkem hlasování.

Děkuji, pane předsedo. III. písmeno f) předložila jasný očkovací plán pro občany České republiky proti COVID19, který zohlední rizikové skupiny, dostupnost vakcíny a kapacity očkovacích míst. Všichni víme, o čem hlasujeme. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 26, přihlášeno je 92, pro 31, proti 3. Tento návrh přijat nebyl. Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 27, přítomno 95, pro 31, proti 4. Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Tak, pan poslanec. Děkuji za slovo, pane předsedající.

29.

Kdo je proti?

Budeme tedy opakovat to hlasování číslo 29 týkající se... Ano, pane předsedo.